Vážené dámy a pánové. Máme tady zákon o realitním zprostředkování. A je docela únavné dokola pořád opakovat vládě, že každá změna, která přináší do podnikatelského sektoru byrokracii a náklady navíc, je špatná.

Je to obvykle získání nějaké výhody, buď přínos pro státní rozpočet, to je další zdanění slušných a pracujících lidí, nebo v případě tohoto realitního zákona jde o to omezit konkurenci na trhu nejrůznějšími byrokratickými omezeními a část peněz přelít jinému sektoru.

Přitom každý už asi někdy četl o advokátech, nebo dokonce exekutorech, kteří zpronevěřili svěřené peníze. Takže tento vládní návrh nemá logiku, jelikož kdybychom takto měli systémově uvažovat, tak by se podle této vládní logiky asi měly sebrat svěřené peníze například bankám, protože sem tam nějaká zkrachovala, přičemž podle vládní logiky by asi měla mít peníze jen Česká národní banka nebo přímo vláda. Asi každý uzná, že to je hloupost. Jen proto, že nějaké procento advokátů selže, krade, podvádí, neplní své povinnosti, nezatratíme přece všechny.

Tak proč vláda na každém kroku bydlení zdražuje, a to od stavebních řízení přes stavby až po konečný prodej? Řeknete si, vyšší daně z prodeje kvůli změnám odhadu nejsou nic. Pár tisíc za vklad do katastru nikoho nezabije. Pár tisícovek navíc za úschovy a další byrokracie také nikoho nezabije. Jenže opak je pravdou. Tisíce takových maličkostí jsou v součtu obrovské břemeno, které náš trh, naše občany a naši ekonomiku likvidují. A přesto to evidentně nestačí, jelikož tento týden si tady vláda protlačila daňový balíček, kdy znovu zvyšuje daně slušným, řádným a pracujícím občanům České republiky.

To je politika této vlády.

Máme také obrovskou nadprůměrnou byrokracii všude a k tomu naprosto nesmyslná byrokratická nelogická omezení. V této souvislosti jsem rád, že právě dnes prošel ve Sněmovně zákon na digitalizaci státní správy, jehož je SPD také spolupředkladatelem, protože moderní digitalizovaný stát je cílem hnutí SPD.

Jiná věc je, že právě vymahatelnost práva a spravedlnosti u nás nefunguje. A vláda se tady místo příčiny snaží řešit okrajově následky. Proto hnutí SPD nemůže být pro tento zákon. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji.

Já bych chtěla jenom zdůraznit, že po zákonu volá sama odborná veřejnost.

To, že chybí tato právní úprava, koneckonců jsem říkala i v úvodním slově, že komentoval i Krajský soud v Brně. Děkuji. Děkuji za slovo.

Tam není nic navíc, co by něco komplikovalo situaci. My to přece děláme pro ochranu spotřebitele.

Ještě jednou opakuji slova paní ministryně, že po tomto volají i seriózní kanceláře, protože je to prostě zapotřebí.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vyplývá to z prostého důvodu: protože již dneska mohou poskytovat úschovy. Rozhodně to není tak, že by to byly nějaké stovky tisíc úschov.

Znovu zopakuji, že kdyby prošel nějaký návrh, který upravuje úschovy, který zakotvuje jasná pravidla, tak zbytek toho návrhu zákona klidně vem nešť.